A já nyní prosím, aby předložený návrh z pověření senátorů uvedla paní senátorka Eliška Wagnerová, kterou zde vítám a prosím, aby se ujala slova.

Prosím, paní senátorko, máte slovo. Pane předsedající... Pane předsedající, členové vlády, poslankyně, poslanci, jak bylo řečeno, mám zde obhajovat návrh, senátní Já se velmi omlouvám, paní senátorko. Vás, paní senátorko, prosím, abyste si dala mikrofon blíže k ústům. Prosím. Senátní návrh zákona, takzvaného stykového zákona.

Takže je to skutečně útlý návrh.

Co to znamená?

Nemůže to ovšem být bezbřehé, a proto návrh zavádí jako konec toho dohadování uplynutí volebního období Poslanecké sněmovny.

Takže dál se s tím snad ani zabývat nebudu a poprosím vás, abyste ten návrh podpořili, laskavě ho propustili do výboru a posléze do druhého čtení. Já velmi děkuji paní senátorce.